Třeba jsou jiné kraje, ty strukturálně postižené, nechci říkat Karlovarský, kde my jsme prakticky měli všechno v uvozovkách připravené.

A to v tom návrhu zákona není. On sice pan ministr říká, že tam investoři chodili. Ano, protože oni nemuseli splňovat tu podmínku, která se tam v tuto chvíli zruší, a všichni na tom budou úplně stejně. Také děkuji.

Absolvovali jsme mnoho jednání, byli jsme připraveni, měli jsme všechno, co je potřeba.

Nám by to pomohlo. Děkuji. Také děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou je paní poslankyně Peštová a připraví se pan místopředseda Skopeček. Paní poslankyně, prosím. Já bych ještě chtěla doplnit svoje předřečnice.

Pane místopředsedo, prosím. Děkuji za slovo. Já bych chtěl na pana ministra zareagovat, respektive se ho zeptat.

Zamýšlel jsem se nad tím, proč tomu tak je, proč v poslední dekádě Evropská unie ztrácí.

K tomu podle mého názoru vede méně dotací, méně subvencí a více volného trhu.

Děkuji. Paní poslankyně, prosím.

A požádala bych vás, jestli byste na to mohl opravdu reagovat. Nyní je na řadě pan poslanec Král a připraví se pan poslanec Bělor. Pane poslanče, prosím. Děkuji.

A myslím, že to, že tady zaznělo, že Asociace krajů k této novele prostě nedala žádnou připomínku, že co si z toho máme odnést?

Ale k tomu, na co jsem se chtěl zeptat. Z jakých peněz tedy půjdou ty investiční pobídky? Budeme to považovat za evropské dotace, nebo to půjde do těch národních dotací, do těch dotací, které chceme škrtat v rámci konsolidačního balíčku? Ministerstvo průmyslu a obchodu bude škrtat tuším 20,9 miliard, Ministerstvo zemědělství bude škrtat ty takzvaně nenáviděné národní dotace v hodnotě necelých 11 miliard.

Také děkuji.